Nyní tedy změníme proceduru. Já bych poprosil buďto pana zpravodaje, nebo přímo pana předsedu Stanjuru, aby nám řekli, jak teď bude vypadat procedura. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Já bych si chtěl jenom vyjasnit, jestli budeme znovu hlasovat o návrzích, které jsme již schválili, nebo ne, aby to zaznělo jasně. Není třeba hlasovat, ani nebudeme hlasovat o návrzích, které jsme již schválili, jen upravíme proceduru a budeme hlasovat o návrzích, které by podle původní procedury, pokud to schválíme, byly už nehlasovatelné.

Kdo je pro?

Kdo je proti?

Upravenou proceduru jsme schválili a můžeme pokračovat v hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji.

Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Prosím o stanovisko výboru. Stanovisko paní ministryně? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Jako poslední hlasování o pozměňovacích návrzích před hlasováním o návrhu jako celku je šesté hlasování.

Stanovisko výboru je nedoporučující. Stanovisko paní ministryně? Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Nyní jsme se, pokud pan zpravodaj se mnou bude souhlasit, vyrovnali se všemi pozměňovacími návrhy.